K rušení poboček. Považuji za správné, že konkrétní pobočky na zrušení navrhovala Česká pošta a ne Ministerstvo vnitra. A oceňuji, že vedení České pošty do jednoho týdne od zaslání seznamu rušení poboček do území si domluvilo sto procent schůzek s dotčenými starosty a primátory celkem 113 obcí a měst. K samotnému vyjednávání v podstatě bylo stanoveno číslo, to číslo je 300 poboček. A já si dovedu představit, že všichni starostové by chtěli, pakliže u nich bylo třeba určeno, čtyři pobočky že se zruší, že by chtěli, aby se zrušily jenom tři. Nicméně tohleto číslo není možné změnit. A já to moc dobře chápu, protože ve chvíli, kdy bychom to skutečně změnili a v nějaké obci nebo městě přistoupili na to, že se jedna pobočka skutečně nezruší, tak přece bychom museli někde jinde v obci, ve městě najít tu pobočku, kterou jsme tady třeba nezrušili a zrušili jinde. A pokud musíme dodržet těch 300 poboček, připadá mi to jako logické řešení, že primátoři a starostové mají možnost komunikovat, jaká z těch poboček bude zrušena, ale ne to, kolik jich bude, protože to bylo dáno. Transformační plán se právě tvoří. A já věřím, že se transformace České pošty povede. Byl bych moc rád, kdyby opozice přicházela s návrhy a pomáhala nám v této době, kdy Česká pošta na tom není úplně dobře, vysvětlovat občanům, že digitalizace a v podstatě využívání digitálních technologií, které mimochodem i za vaší vlády se povedlo významně rozšířit, je tou správnou cestou a že je to světlo budoucnosti. Měly by zůstat pro ty, kteří neovládají mobilní zařízení, kteří neovládají počítač. V pořádku.

Závěrem bych chtěl poděkovat ministrovi Rakušanovi a celé vládě za to, že má odvahu situaci v České poště řešit, protože to tady dosud nebylo úplně normou, ta politická odvaha. A dále chci poděkovat, že nezruší pobočky v obcích, kde má Pošta jen jednu pobočku, protože je to jen ta poslední, většinou ta poslední instituce, která i na menší obci zůstává zachována, a je to také jeden z těch důvodů, proč se číslo z 1 000 smrsklo na 300. Děkuji vám za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Než tak učiní, načtu jednu omluvu. Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty. Já děkuji za slovo.

Určitě z vás budou mít občané velkou radost!

Je prostě spousta lidí, kteří využívají Českou poštu, především starší občané, kteří se bojí si zřídit třeba internetové bankovnictví a chtějí na tu poštu přijít a ten důchod si tam vyzvednout.

Podle mě by se našel i nějaký podnikatel, který by to chtěl mít. Děkuji.

Pane předsedající, děkuji za slovo.

Nyní bude následovat faktická poznámka pana poslance Letochy. Myslím si, že ne. Každopádně myslím si, že přesto by mohlo být tady tohle velmi zajímavé, protože já bych samozřejmě byl rád, kdybych mohl ovlivnit, že se v Karviné nezruší čtyři pobočky, ale třeba jenom dvě. Byl bych velmi rád. Ale právě proto, že ministr vnitra nechce tímto způsobem postupovat a nechce, aby každý ze 108 poslanců mohl působit na Ministerstvo vnitra, aby zrovna v jeho městě tu pobočku nezrušili, tak tohle beru proto za správné, aby Česká pošta určila, kolik těch poboček se tam má zrušit.

Ano, je pravda, Česká pošta v tom zahrnuta nebyla, protože v tu chvíli Česká pošta se ještě neřešila.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem ho velmi bedlivě poslouchal a mně se zdálo, že si popletl trochu věci, protože on nám tady říkal, že my bychom měli jako opozice vysvětlovat a my bychom měli přicházet s nápady.

A opozice tady není od toho, aby vysvětlovala vaše kroky. To jste si trochu spletl! Než tak učiní, načtu jednu omluvu. Moc děkuji.

Toho jste nebyli schopni.